Já děkuji a vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Já děkuji. Takže prosím dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Pojezný, který bude interpelovat pana ministra dopravy Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Příjemné pozdní odpoledne, dámy a pánové.

Vývoj v poslední době, který zlevnil tyto bezpilotní letouny, se ovšem zasadil o jejich značné rozšíření právě mezi amatéry. Ti si tyto letouny pořizují často pro rekreační či osobní účely. Podle mých informací pak nemusí mít tito lidé na drony vážící do 20 kilogramů žádné zvláštní povolení.

Proto se ptám, vážený pane ministře: Neuvažuje vaše ministerstvo, resp. Úřad pro civilní letectví, pod který tato problematika spadá, alespoň o evidenci těchto dronů, to znamená, aby každý tento bezpilotní letoun a jeho majitel byl dohledatelný? Případně jaká jiná opatření připravujete? Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, máte pravdu.

Je to velký problém.

Co je docela zajímavým aspektem, je, že tak jak jste to popsal vy a tak jak jsem to vnímal zpočátku já, že drony jsou jenom hrozba, tak EU a obecně řekl bych svět dneska bere, že samozřejmě drony svým způsobem hrozba jsou, ale je to rovněž další velký prostředek rozvoje a vidí se tam velké obchodní a podnikatelské aktivity, protože myslím si, že technologie, které budou založeny na dronech, nejsou jenom hrozbou, ale jsou také obrovskou příležitostí pro rozvoj byznysu nejenom v ČR, ale v celé Evropě, a takto k tomu přistupuje i EU.

Dneska je velká priorita, aby se předpisy udělaly celoevropské a ty se aplikovaly, protože je obava, že pokud si každý národní stát udělá vlastní regulaci, vlastní zákon a ten potom se bude snažit harmonizovat, že se dostaneme do podobné situace, jako je to v letecké dopravě. Takže stanovisko Ministerstva dopravy je, že chceme samozřejmě situaci monitorovat.

Já děkuji. Ano, pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Já tedy řeknu jenom krátkou připomínku.

Já chápu, že drony jsou jakýsi pokrok, že se dají využít pro spoustu věcí, nakonec ty funkce jsou popsány ve Wikipedii, ale hovořil jsem o jakýchsi možných hrozbách ve formě útoků od narušených lidí, anebo může být hrozba od teroristů, což je v dnešní době v Evropě celkem běžné, takže jsem myslel, že budete jednat rychleji a že už je nějaká legislativa připravena alespoň na tu evidenci, aby bylo jasné, čí je dron a od koho plyne nebezpečí. Děkuji. Já bych chtěl jenom konstatovat, že mě ta situace také netěší, nicméně když budeme úplně upřímní, tak jsme dneska v situaci, že jestliže začneme dneska chystat nějaký zákon, než uděláme věcný záměr zákona a všechny věci, tak se dostaneme do situace, že bychom s tou legislativou byli stejně hotovi někdy v době, kdy bude, řekl bych, nachystán podnět z EU. Já jenom musím potvrdit vaše slova. Všechno v dnešní době je samozřejmě zneužitelné proti lidem, kteří opravdu se nechovají dobře, proti teroristům. Ti jsou schopni zneužít i jakýkoliv prostředek, který je dneska registrovaný a dohledatelný.

Já myslím, že v tomhle případě prostě je to riziko, které je dáno tím, v jaké žijeme době, a že nebude ani horší, ani větší, jestliže uděláme nějaké další kroky.

Já děkuji a prosím další vylosovanou, kterou je paní poslankyně Kovářová, která přichází s interpelací na pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Učinila jsem tak totéž co můj předchůdce ve funkci předsedy podvýboru.